Tím nechci říct, že bych měl nějaké osobní výhrady proti panu Flekovi, naopak, já si ho vážím, ale musím na to reagovat, že prostě mluvit o porodnosti, když se tady bavíme o důchodovém systému, je základní pilíř těch úvah. Děkuji za pozornost. Vystoupí nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Síla, připraví se pan poslanec Vondráček. Děkuji za slovo.

Já bych měl k tomu jednu zásadní připomínku, a sice tu, že otázku nedostatku stomatologů v této republice neumí vyřešit nikdo. V současné době v SPD pracujeme na programu, jakým způsobem to řešit, máme relevantní informace ze všech možných stran a děláme to velmi odpovědně. Snažíme se s tím přijít co nejdřív, aby se konečně ta situace, kdy téměř milion pacientů nemá svého stomatologa, řešit.

Děkuji. Chci faktickou poznámkou reagovat na předsedu Marka Výborného, který pak reagoval na mě. Já jsem ale chtěl zdůraznit ten podstatný vzkaz z mého vystoupení, protože to, co se tady odehrálo, se stalo na základě neaktuálního právního posudku legislativního odboru, protože to zásadní se tady odehrálo včera.

To znamená, § 59 se plně užívá i v rámci této debaty. Ten vámi navržený posudek, který není aktuální, protože včera se stal zásadní precedens všechno, co se tady děje, je precedentní takže včera jste určili, že to není bod, a jestliže posudek vychází z určitého použití analogie a použití nějakého přirozeně právního principu a zdravého rozumu, že přece to musí být zkráceno, tak ani analogie a výklad nemůže jít proti stávajícímu textu, proti pozitivnímu právu. A v jednacím řádu je jednoznačně napsáno, že zkracovat jednací dobu projevu lze pouze k určitému bodu, a my podle vládní koalice v bodu nejsme. Děkuju.

Vážené kolegové, kolegyně, já jsem včera tady předložila návrh na přerušení bodu.

A když tady před chviličkou byl pan Výborný, předseda poslaneckého klubu KDUČSL, který se odkazuje na § 99 odst. 7, tak já bych mu doporučovala, aby si ho přečetl, protože ten se dotýká druhého a třetího čtení. My jsme tedy teď v projednávání druhého a třetího čtení? To jsem si opravdu nevšimla. Takže já znovu říkám, že pokud tedy jste si tady prohlasovali to, co jste si tady prohlasovali, tak v tom případě můj návrh na přerušení bodu měl být hlasovatelný, protože v tom případě my se nacházíme v bodu. A prosím, poznámka: Najděte si to ve stenozáznamu.

Ano, pane předsedající?

Děkuji vám. Vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Helebrant, připraví se paní poslankyně Malá. Děkuji za slovo. Omezení délky projevu je z mého pohledu nedemokratické, nebojím se říct, že je to takové pošlapání jednacího řádu. Čeho se vlastně bojíte, že nás nechcete nechat mluvit? Vy nás chcete umlčet, ale já si myslím, že ani přes tyto totalitní praktiky se vám to nepodaří. A až se vám to podaří, tak se dostaneme konečně k těm důchodům. Budeme projednávat novelu zákona o důchodovém připojištění jenom proto, aby se daný zákon mohl obejít, a to není správný příklad. Budeme tu vytvářet zákony, které bude stát dodržovat, jenom když se mu to zrovna hodí? A když se mu to nehodí, tak si schválíme jednorázovou výjimku? To přece není správná cesta v demokratickém právním státě. Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí paní poslankyně Malá, připraví se pan poslanec Ryba. Dobré ráno. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A potom tedy k tomu § 99 odst. 7, ten jasně říká, že omezení řečnické doby skutečně může být pouze ve druhém čtení.

Dál bych chtěla reagovat na pana kolegu Bělobrádka, kterého tady teď nevidím, prostřednictvím pana předsedajícího.